Opět, jako v minulém bodě, prosím sněmovnu o klid. Usaďte se prosím na místa a prosím, sledujte rozpravu. Za druhé pohotovostní síly, za třetí bilaterální a regionální spolupráce, za čtvrté výstavba schopností, to znamená zdokonalení výcviku našich vojáků se spojeneckými vojsky.

Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí tohoto materiálu kromě výše uvedeného jsou i čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států na území ČR, které budou uskutečněny bez přímé součinnosti s naší armádou.

Náklady na toto cvičení budou hrazeny konkrétními ozbrojenými silami. To znamená ne Českou republikou, ale jejich vlastními náklady.

Financování bude zabezpečeno prostřednictvím rozpočtu Ministerstva obrany. Tento materiál schválila vláda České republiky 6. prosince, ještě naše bývalá vláda, a to svým usnesením č. 866.

Tento materiál byl také probírán na výboru pro obranu. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako tisk 29/1 a já prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla poté také návrh usnesení. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, paní ministryni. Jak již tady bylo řečeno, plán účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních je jedním z pravidelně předkládaných materiálů. Jenom pro nové kolegy.

Tento materiál je nám vždy předkládán jako informace na začátku nového roku, resp. na konci roku starého, ale v programu Sněmovny to bývá na začátku roku, a obsahuje přehled cvičení, kterých se v nadcházejícím roce naši vojáci zúčastní zejména ve spolupráci s našimi zahraničními partnery ať již v rámci Aliance, nebo v rámci bilaterální či regionální spolupráce. Zmiňovaná tady byla V4.

Stávalo se tak každý rok. Předpokládám, že tomu bude i letos, protože ano, život je vždycky pestřejší. Jak již zmínila paní ministryně, cvičení plánovaná na rok 2018 můžeme členit do čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a za čtvrté výstavba schopností.

Zároveň samozřejmě usnesení výboru pověřilo mne jako zpravodajku vás s tímto usnesením seznámit, takže tak činím a žádám ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby tento materiál vzala na vědomí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které žádnou přihlášku nemám, tak ji končím. Prosím paní zpravodajku, aby se v podrobné rozpravě, kterou jsem teď otevřel, asi pouze odkázala na to usnesení, které... Paní zpravodajko... Paní zpravodajka! Pane místopředsedo, já se omlouvám. Takže odkazuji se tímto na usnesení, které jsem vám tady přečetla. Je to usnesení výboru pro obranu. Tak, děkuji. Nikdo jiné usnesení nenavrhuje, předpokládám. Není tomu tak.